Ale teď se EIA musí dělat na tomto úseku celá znova.

Mají moc kdykoliv do procesu EIA vstoupit, ten proces zastavit a učinit jej vlastně nevratným, ukončeným. A musí se zase znova.

To znamená, že když nedej bože by nějaké jiné posouzení, jiní ekologové, jiní úředníci rozhodli, že ta stavba prostě neodpovídá a má špatný vliv na životní prostředí, nezískali bychom ten posudek, tak je konec. Co budeme dělat?

Není tam až na pár zelených ekologů nikdo, kdo by trasu dálnice zpochybňoval. Co budeme dělat? To je otázka, kterou tento zákon prostě nastolil.

To je usnesení spíš administrativního rázu, které nám umožní být dobře informováni. Ale přesto nebudu předkládat nějaký návrh.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším do obecné rozpravy řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.

Já se obávám na rozdíl od svých kolegů, kteří tady vystoupili, že to nemohou být stavby dvě.

Chci říct, že pokud máme definovat prioritní stavby, tak by priority měly skutečně respektovat i krajské potřeby, to znamená, měly by respektovat potřeby v jednotlivých krajích.

To znamená, já vyzývám, ano, pojďme se dohodnout, pojďme udělat konsenzus, pojďme stanovit priority, ale priority prostě nemohou být logicky dvě, protože to jenom přinese další dohady. Ty priority musí respektovat minimálně počet krajů.

To znamená, že celý ten proces začne úplně znova. Dálnice D7 nemá stejný problém, jako má dálnice D3. Je tam shoda všech samospráv, je tam shoda všech občanů, nejsou tam žádné protesty aktivistů ani kohokoliv jiného. Všichni chtějí tuto dálnici dostavět a zprovoznit.

Nemůžeme jim pomáhat pouze tak, že tam vlijeme peníze sociálně slabým. To, proboha, nám prosperitu nepřinese!

V příštím roce se zahájí teprve projektová dokumentace.

Vysoutěžen za pana ministra Bárty!

Nechť to jsou priority, které respektují i kraje. Respektují kraje, které mají výrazné sociální problémy a které s tou komunikací spojují svou budoucnost, tak jako je Ústecký kraj.